No proto je tam ta dobrovolnost.

To nejde prostě skloubit.

To máme prodiskutované tam a zpátky. Od čeho to chcete odečítat? Navíc, už musí něco vykazovat, už musí něco dokládat. Takže buď, anebo.

Tím nechci říct, že by porušovaly zákony.

Takže možná nás to ještě překvapí. Já prostě mám problém s tou hranicí 800 tisíc,to říkám otevřeně.

Pak jste hovořil o hranici 2 milionů a otevřel jste takové jedno téma zajímavé, také mám za sebou celou řadu diskuzí na různých úrovní na toto téma, a to je paušální daň, možná zaměřená na konkrétní obory, profese. Je to něco, co mají Němci v Německu.

Ale říkám, tvořilo se to tam desetiletí. Možná ještě na té věcné úrovni, ano, ale nevěřím tomu, že bychom se na tom domluvili na úrovni politické.

Protože ta paušální daň není jenom o tom to prosadit tady v parlamentu, případně v Senátu, to si myslím, že nakonec tu podporu snad tento návrh najde napříč spektrem, ale také to vybudovat.

Protože to, co říkáte, pane poslanče, má určitě své ratio, ale je to nereálné.

Takže já chci raději splnit tento reálný cíl. Postavit ten podvozek, postavit ten základ, a pak se v tom může pokračovat, můžeme to rozšiřovat, můžeme se dál někam posouvat. Ale začněme tady u tohoto. Děkuji vám. Faktická poznámka nejde, protože jsme mimo obecnou rozpravu.

Původně jste říkal, že ne, tak prosím, máte na to právo. My jsme diskutovali tu dobu, to zkrácení lhůty. Nicméně podle jednacího řádu musíte tento návrh načíst v podrobné rozpravě. Takže ještě jednou vás potom požádám o vystoupení. A protože má zpravodaj přednostní právo, tak klidně nám to tam řekněte, ať splníme formalitu, a potom dostane prostor pan poslanec Kamal Farhan. Tak prosím.

Děkuji za slovo.

V obecné rozpravě jsem ho odůvodnil a podrobně je v systému vložen a odůvodněn. Tak děkuji. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji.

Ale jakmile budeme pořád na něco čekat, tak se nikdy k tomu zvýšení nedopracujeme.

Jenom to prostě nebude pro ně znamenat takové snížení administrativní zátěže.

Jsem rád, že paní ministryně projevila ochotu o tom třeba dále diskutovat, tak 6401.

Nicméně pro podnikatele to znamená zvýšenou administrativní zátěž. Další pozměňovací návrh.